Ta situace je opravdu tristní, v okamžiku, kdy tady vláda předkládá návrh zákona, kterým chcete okrást 3 miliony příjemců důchodů o jejich peníze. Valorizace důchodů v závislosti na inflaci byla zakotvena do zákona proto, aby vlády o své libovůli nemohly okrádat důchodce.

To jsou ty vaše priority. Součástí veřejného práva je také právo sociálního zabezpečení. Co dělá tato vláda? To víme. Potřebuje utratit peníze jinde. A nikoliv ve prospěch našich občanů.

Lidem, kteří se nemohou bránit.

Vládní koalice má 108. Ale SPD bojuje ze všech sil za všechny důchodce a také za všechny slušné občany. Okrást nejslabší, abyste mohli utrácet jinde, není nic jiného než odporný čin a vaše ostuda. Styďte se, poslanci a ministři Fialovy vlády! Protože ta situace v České republice je opravdu velmi vážná. Již milion českých občanů žije pod hranicí chudoby.

Jenom v únorovém zadlužení České republiky stoupl dluh jako v součtu za mnoho let, za několik dosavadních vlád.

Vy nás ženete naplno do řeckého scénáře!

A já myslím, že to mlčení, kdy i mnoho komentátorů zatím mlčí, mnoho médií zatím mlčí, že je to opravdu zkáza.

A odpovědnost za tento stav nese jednoznačně, jednoznačně, vláda Petra Fialy.

A to je ten zcela nepřijatelný scénář.

Neustále na mě útočí i předsedkyně Sněmovny, paní Pekarová Adamová. Útočí na mě za to, když jsem upozorňoval, že na to nejsou peníze, že přivedete české občany na dlažbu.